Zde si dovolím ještě zmínit: Pokud se žádá o stavební povolení, vždycky je obec, která hájí zájmy své obce, přítomna prostřednictvím územního plánu, kde je účastníkem řízení, a samozřejmě stavebního povolení i zákona o EIA, to znamená získávání posudků vlivů na životní prostředí. Čili nikdo není vyloučen.

Není nikdo vyloučen. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. První je pan kolega Zemek, potom pan kolega Stanjura.

Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Gabala.

Tak nesmírně přísný, zbytečně přísný zákon o EIA nemá nikdo jiný než my.

Ale já bych doporučoval všem, kteří nikdy neseděli v zastupitelstvu, které projednávalo územní plán, aby se tam šli někdy podívat. Není to jednoduché, je to komplikované. A tam je ta rozhodující účast veřejnosti.

Pane poslanče Gabale, zkuste si někdy zajít anebo se účastněte aktivně jako občan projednávání buď územního plánu, nebo změny územního plánu, a sám uvidíte, jak velký prostor tam je. A je to správně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych rád zareagoval rovněž na pana poslance Gabala prostřednictvím pana předsedajícího, který obvinil dá se ledacos svést na minulý režim, ale to, že dnes je takový vztah k občanským sdružením a různým jiným aktivitám veřejnosti, to snad si dělá legraci pan kolega Gabal, že za to může minulý režim. Musím říci, že KSČM si váží občanských sdružení, občanských aktivit, která zpravidla jsou k věci, nejsou politikářská, jsou dobrovolným vzedmutím občanské angažovanosti, a tady je třeba jaksi smeknout a vyslovit velký obdiv lidem, kteří tyto věci provozují. A pak jsou také takzvaná občanská sdružení, která jsou stvořena účelově, aby něčemu zabránila, aby něčemu pomohla, financovaná různě. Někteří jsme je tady odmítali dát pod registr smluv, aby se nepřišlo na to, odkud ty prachy mají. Ale vrátím se zpátky k tomu, za co všechno může minulý režim.

Děkuji za pozornost. Nyní pan poslanec Pavel Blažek, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Všichni k faktické poznámce. Dobrý den, děkuji za slovo. Tady padají různé termíny jako občanská společnost, subjekty občanské společnosti apod. Tak si prosím uvědomme, že jediný systém, kde mohou fungovat, je demokracie. Aby mohla fungovat demokracie, musí zase fungovat orgány veřejné moci a ta subjekty občanské společnosti mají doplňovat orgány veřejné moci tam, kde vůbec stát nefunguje. Mohou je třeba kritizovat, ale nikdy je nesmí nahrazovat, protože potom přestanou fungovat orgány veřejné moci v demokracii, přestane fungovat demokracie, a tím pádem zanikne i prostor pro občanské společnosti, aby mohly mluvit, neboť se objeví někdo, kdo řekne: já zajistím fungující stát. Takže když se tady bavíme naprosto svobodně a normálně o občanských sdruženích, tak nemluvíme proti nim, ale naopak se snažíme a musíme mít tu odvahu jim říct: milí zlatí, už jsou určité aktivity, kde zneschopňujete fungování státu, ale musíme mít odvahu jim říct, to je ten okamžik. To prostě nejde. Nyní pan poslanec Martin Novotný, připraví se pan kolega Jiří Junek, také k faktickým poznámkám. Pěkný den. Paní ministryně tady popisovala, o jaký pozměňovací návrh jde a o jakou fázi toho řízení se jedná. Já zkusím přispět takovou osobní zkušeností. Realizoval jsem v městě, kde jsem působil, stavbu, o jejíž ekologičnosti těžko mohlo být pochyb.